To je snad ve stručnosti vše.

A předmětem vytváření větších celků v rámci i evropských uskupení je právě schopnost následných sil, aby byly účinně schopny zasáhnout v případě napadení některého z členských států. Děkuji.

Pane ministře, použil jste krásné úderné slovo v boji boj proti ISIL.

To není boj, to je pouze sledování z velké dálky boje, který se odehrává na zemi. Pokud to opravdu myslíte s bojem proti ISIL vážně, tak NATO musí přijít v pozemních silách do těchto zemí a do těchto bojů. Co se týče článku 5, dneska jsem shodou okolností slyšel komentáře přímo z Bruselu, které hovoří o tom, jak se všichni těší na přítomnost amerického prezidenta Trumpa, aby z jeho úst konečně slyšeli, přímo z jeho úst, zda opravdu platí článek 5. Čili kde je ten slavný článek 5 NATO, když tomu sami nevěříme a musíme počkat, až přijede nový americký prezident, aby nás, vazaly, ubezpečil, že opravdu ta Amerika za námi bude stát? Pan poslanec Ondráček, také faktická poznámka. Děkuji, pane předsedo. Na jednu stranu Ano, ježíšmarjá.

Takže NATO nechce chránit Evropu, ale chce bojovat v Evropě proti teroristům.

Pane ministře, postupnými kroky se dostaneme možná k tomu, co jsem chtěl při té interpelaci vědět.

To jsem se dozvěděl.

Navrhuji tedy Poslanecké sněmovně, aby nesouhlasila s odpovědí na mou interpelaci, ale podotýkám, že přece jen dvě další odpovědi, které jste původně považoval za nepotřebné, jste mi řekl a za ty osobně děkuji.

Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, já jsem se přihlásil do této diskuse, protože nechci, aby se písemné interpelace změnily v komunistickou propagandu. To, co zde zaznívá, jsou nehorázné nepravdy. Mír v Evropě po druhé světové válce je zajištěn právě pouze díky společenství Severoatlantické aliance. Komunistům se nepodařilo rozpoutat další válku. Samozřejmě že ruská okupace východu Ukrajiny a Krymu je velké bezpečnostní riziko velmi blízko našim hranicím. A jedině díky našemu členství v Severoatlantické alianci máme skutečně bezpečnostní jistoty. Je třeba, aby to tady také zaznělo. Komunisté měli čtyřicet let čas na to, aby tuto zemi zdevastovali morálně a hospodářsky takovým způsobem, že se z toho hrabeme dodnes.

Je to nepřijatelné a je to hanba české politiky, že komunisté stále v Parlamentu sedí! Děkuji za pozornost.

Prosím pana předsedu Kováčika, potom pan poslanec Mackovík, potom pan poslanec Ondráček, všechno faktické poznámky. Pane předsedo, kolegyně a kolegové, já se velmi ostře ohrazuji jménem oněch statisíců voličů KSČM a žádám pana ministra Hermana, aby se jim především okamžitě omluvil za svoje slova o tom, že v této době zde komunisté nemají co dělat. Ti voliči jsou občané České republiky a nejsou to žádní lidé druhé kategorie! Jsou to stejně rovnoprávní občané se stejnými politickými právy, jako mají voliči KDUČSL nebo hnutí ANO nebo sociální demokracie, Občanské demokratické strany nebo kterékoliv z jiných politických stran, které se podle Ústavy České republiky ve svobodné soutěži ucházejí o to být tady a zastupovat občany České republiky zde při zákonodárné a jiné činnosti, která tomuto ctihodnému shromáždění přísluší.

Ano, je to přesně to vyjádření. Podle našeho soudu NATO je agresivní pakt! Podle našeho soudu NATO není mírotvůrce.

Já žádám pana ministra Hermana, aby se okamžitě voličům KSČM omluvil. Děkuji.